Děkuji. Nyní prosím, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a vyhlásili konání tajné volby. Pro jistotu, kolegyně, kolegové, znovu připomenu způsob označování volebních lístků. U kandidáta, pro kterého jste se rozhodli, označujete kolečkem číslo před jeho jménem.

Výsledky vyhlásím odpoledne na začátku odpoledního jednání. Děkuji panu předsedovi.